Ale já jsem si četla i připomínky z ostatních připomínkových míst, ať je to Česká advokátní komora, ať je to daňová komora, a oni sami to, že to první, co tam je, zmiňují naopak, že strašně krátká doba na to, že se to dostalo do připomínkových řízení. A já rozumím tomu, že tady poslanci jsou zákonodárci, oni jsou ti, kteří přijímají zákony, ale legislativa, která sem do parlamentu jde, už by měla být připravená tak, aby se tady vychytávaly opravdu jenom mouchy, a ne že teď najednou tady budeme mít neskutečnou nálož, a já si nemyslím, že všichni poslanci jsou tak erudovaní, že se dokážou do všech těch zákonů položit tak, aby pochopili kompletní celou podstatou, jestli všechno je novelizováno tak, jak má být novelizováno. Děkuji.

Děkuji vám, pane ministře.

Děkuji, pane předsedající.

Umět o své vizi přesvědčit zaměstnance je jedním ze základních úkolů manažera.